Myslím si, že tady je shoda napříč politickým spektrem, že ty mimosoudní orgány by se měly posílit. V tomto případě nejde o posílení kompetencí, ale o rozšíření těch oblastí, které pod ně spadají a kde to ti spotřebitelé logicky očekávají.

Děkuji za slovo.

My jsme několikrát na jednání zemědělského výboru sami sebe přesvědčovali napříč politickým spektrem, že to je vládní návrh zákona, který je nutný, neboť Česká republika má obrovské škody napáchané kůrovcem, vynakládá miliardové částky na ochranu vzrůstu lesa před přemnoženou zvěří, vynakládá miliardové částky na škody napáchané kůrovcem. A k tomu, abychom aktivně mohli bránit jednak kůrovci jako takovému a jednak podpořili nové sázení jednotlivých částí lesů po celém území České republiky, je nutné provést některé legislativní změny. Vzhledem k tomu, že jsme pod časovým tlakem, bylo by opravdu potřebné a nutné, abychom bránili nadbytečným výdajům, abychom měli legislativní nástroj, jak upravit myslivecký zákon, jak podpořit legislativně případné změny, které povedou k bránění škodám zvěří a k šanci lesa, nejenom abychom nový les vysazovali, ale aby měl vůbec šanci vyrůst. Proto navrhuji věřím, že to podpoříte, protože, jak říkám, byla vážná debata na posledním jednání zemědělského výboru, kde jsme byli jako opozice žádáni, abychom vás podpořili, jsem překvapený, že tedy nikdo z koaličních nebo vládních poslanců nenavrhuje zařazení na jednání Poslanecké sněmovny právě mysliveckého zákona prosím velmi, abychom ve čtvrtek ihned po projednání případných písemných interpelací, nejpozději v 11 hodin ráno, zařadili myslivecký zákon, tisk číslo 954. Děkuji.

Děkuji za slovo. Já bych vás požádal o pevné zařazení bodu 70 této schůze, je to sněmovní tisk 1100. Jedná se o zákon o kybernetické bezpečnosti.

Děkuji. Tak to bylo vše k pořadu schůze.

Nejprve hlasujeme o návrhu grémia Poslanecké sněmovny, tak jak bylo načteno v úvodu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Jurečky, který následně podpořili i další řečníci.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Bod jsme zařadili. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále po tomto bodu by následoval bod 12, sněmovní tisk 390, poslanecký návrh novely ústavy týkající se klouzavého mandátu, druhé čtení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?